Nebývá zvykem, že by se poslanec obracel v jednotlivé kauze přímo na ministra spravedlnosti, ale já jako poslanec nemám jinou možnost, nemohu se obrátit na státního zástupce či soudce.

Prosím, abyste se na celou kauzu podíval a podal mi o tom případně zprávu. Děkuji panu poslanci. Pan ministr Pelikán odpoví písemně i na tuto interpelaci.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený nepřítomný pane ministře, chtěl bych poukázat na problém, ke kterému jste si dovolil vyjádřit se v médiích a docela dle mého názoru nekvalitně informován jste vyjádřil svůj názor, že horníci a předčasné důchody není problém české vlády, že to je problém zaměstnavatele. Tady vám chci jasně a zřetelně říci, že nemáte pravdu. Problém zvyšování hodnot odchodu do důchodu je vládní program řešící ekonomické záležitosti, ale tito lidé jako obor jsou lidé, kteří již v 55 letech mají výrazné zdravotní problémy způsobené povoláním, které vykonávají. Jestli lze hovořit i o brutálním týraní prací, tak hornická práce je něco podobného. A kdo měl možnost se s horníky setkat, a mám v rodině horníka, může mi potvrdit, že není to záviděníhodná práce a zaslouží si naši úctu. Proto bych vás prosil, abyste ve svých mediálních výstupech velice vážil slova, která používáte vůči těmto povoláním. Samozřejmě hovoříte o tom, že zaměstnavatelé by měli podpořit horníky k odchodu do důchodu.

Ptám se vás, kdy zavedete progresivní zdanění, aby bylo možno mít peníze na důchody. Ptám se vás, kdy zavedete daňový systém takový, aby podnikatelé využívající těžkou dělnickou práci platili odpovídající část daní do státního rozpočtu a bylo možno tyto důchodu vyplácet. To není věc sociální, to je opravdu věc daňová a vy jako ministr financí byste měl předložit této Sněmovně návrhy daňové, které tuto oblast ošetří. Děkuji panu poslanci Luzarovi.

Její interpelaci tedy ruším.

Ani pan poslanec Ivan Adamec není přítomen, ruším tedy i jeho interpelaci. Paní poslankyně Markéta Adamová není přítomna. A tedy 30. interpelaci, dnes zřejmě poslední, přednese pan poslanec Jan Zahradník, který bude interpelovat pana ministra Richarda Brabce, který dnes dostane patrně medaili, ve věci ochrany podzemních vod. Pane místopředsedo, jak jinak. Nyní dovolte tedy mou interpelaci. Hned se objevilo mnoho názorů, jak tomu období čelit.

Mám, pane ministře, tyto dotazy: Kdy budou dořešeny staré zátěže, které ohrožují zdroje podzemní vody?

Děkuji panu poslanci. Poprosím pana ministra o odpověď. Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážený pane kolego, vážené dámy, myslel jsem, že na mě nedojde. Začnu druhým dotazem. V České republice je poněkud abnormální situace, kterou se teď budeme snažit napravit, byť to bude nepopulární určitě mezi řadou lidí, protože na rozdíl od jiných lidí je u nás levnější odběr podzemních vod než povrchových vod. Takže my teď v novele vodního zákona předpokládáme nebo budeme navrhovat zvýšení ceny podzemních vod postupně až do roku 2022 v násobcích, protože dneska jsou to přibližně dvě až tři koruny za kubík a u povrchových vod je to někde mezi čtyřmi až šesti korunami za kubík, tedy za tisíc litrů.

Máte naprostou pravdu, že obnovování těch především hlubších podzemních vod je velký problém, protože setrvačnost je poměrně vysoká.

A pokud je nedoplní zima, tak budeme mít vážný problém. Ve vládním materiálu je celá řada opatření, například umělé zasakování, kdy se povrchové vody cíleně zasakují do podzemních vod. To je věc, která je v Čechách vyzkoušená už 50 let a funguje dobře. To znamená, to snad k první otázce bude to kombinace ekonomických faktorů nebo ekonomických nástrojů, finančních nástrojů a konkrétních technických opatření.

Takže nejenom v současné době, ale musím říct, že to poslední sucho k tomu přispělo jednoznačně, že případně ohrožení podzemních vod nějakou starou ekologickou zátěží je dneska mezi těmi prvními dvěma prioritami, které by měly rozhodovat o rychlosti odstraňování staré ekologické zátěže. Pan poslanec má doplňující otázku.

Pokud pan ministr nemá zájem o doplňující odpověď nemá tak tím končím dnešní interpelace.